A mnozí si ještě pamatujeme dobu, kdy jsme byli zemí okupovanou. Skutečností zkrátka je, že některé ekonomické kroky mají i bezpečnostní a geopolitické dopady.